Poslední, byť drobný požadavek je sněmovní dokument číslo 515. Týká se Státního kinematografického fondu, kde navrhujeme navýšit výdaje na jeho činnost o částku 3 miliony korun. Důvodem je zvýšená cena energií a také potřeba fondu navýšení o jednoho pracovníka, jehož hlavním úkolem bude příprava čerpání z Národního plánu obnovy, příprava transformace fondu a legislativy s tím spojené. Považujeme tento výdaj za nezbytný právě proto, že v Národním programu obnovy je na kulturu vymezený velký balík peněz. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně, za váš příspěvek.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové, děkuji moc za slovo. Pod tímto číslem jsou tři návrhy na změnu rozpočtu. Dovolte mi tedy je krátce odůvodnit. Samozřejmě, a už to tady dneska padlo mnohokrát, velmi podporuji kroky vlády pomoci na Ukrajině, ale také už to tady zaznělo, je potřeba skutečně myslet i na Českou republiku, na občany České republiky. Určitě víte, že moje návrhy budou směřovat vůči Ministerstvu pro místní rozvoj. Toto ministerstvo je zejména investiční ministerstvo, zabezpečuje investice zejména pro malé obce a města.

Tyto obce skutečně mají malé rozpočty na to, aby se mohly pustit do nějakých větších investičních akcí. Proto o tento dotační titul je na ministerstvu enormní zájem. Skutečně je enormní, protože podle mých odhadů tak, jak to znám z minulosti, tam jsou převisy poptávky přes 3 miliardy korun jenom na tomto jednom konkrétním dotačním programu. Věřím tomu, že se najdou zdroje na to, aby se pomohlo připraveným projektům, aby starostové skutečně neměli projekty pod stavebním povolením v šuplíku dlouho, abychom se společně snažili vyhovět starostům a realizovat tyto projekty na jejich území.

Oni jsou opravdu velmi závislí na národních dotačních programech. V rámci programu Veřejné budovy tam jsou školky, školy, hasičárny, jídelny, obecní úřady, kulturní domy, prostě všechno, co si dokážete na obcích představit.

Věřím tomu, že i vzhledem k migrační krizi, která tady je, by skutečně mělo být absolutní prioritou pomoci obcím, které vyčlenily svoje pozemky pro bytovou výstavbu, o takzvanou technickou infrastrukturu neboli inženýrské sítě.

Tolik asi ode mě k těmto návrhům v rámci státního rozpočtu. Věřím tomu, že skutečně před Českou republikou, před panem ministrem opravdu nebude lehký úkol, protože v tomto roce se budou spouštět evropské programy, Národní plán obnovy, je problém s DPH. Chtěla bych tady poděkovat, že pan ministr skutečně i s částí členů opozice toto řeší už u konkrétních programů, nicméně samozřejmě to všechno bude vyvolávat zdroje a potřeby a je potřeba na toto myslet i třeba v rámci přípravy novely státního rozpočtu. Také děkuji paní poslankyni. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden jako sněmovní dokument číslo 528. Týká se rozpočtové kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu a rozpočtové kapitoly číslo 335 Ministerstvo zdravotnictví.

Je to částka přemrštěná a o více než miliardu vyšší, než je rozpočet Ministerstva zdravotnictví. Není to nutné, není to potřebné ani prospěšné pro občany České republiky.

Proto má tento návrh za cíl vrátit do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví potřebné finanční prostředky. Podle tohoto pozměňovacího návrhu se vládní návrh zákona o státním rozpočtu mění takto: V rozpočtové kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu se snižují výdaje tak, že se snižuje specifický ukazatel výdaje zvaný Dotace na obnovitelné zdroje energie, a to o částku 100 milionů korun. V rozpočtové kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví se zvyšují výdaje tak, že se zvyšuje specifický ukazatel výdaje zvaný Výdaje na státní správu v objemu prostředků na platy zaměstnanců a státní platy za provedenou práci krajských hygienických stanic, a to o částku 65 milionů korun. V rozpočtové kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví se zvyšují výdaje tak, že se zvyšuje specifický ukazatel výdaje zvaný Lůžková péče, a to o 35 milionů korun. Podrobné odůvodnění je součástí tohoto sněmovního dokumentu. Děkuji za vaši pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Máte slovo. Dobrý den. Děkuji, pane předsedající.

Ten důvod je jednoduchý.

Už v minulém školním roce ty prostředky byly naprosto nedostačující.

Můj návrh vlastně pouze dorovnává na stav, jaký byl v minulém školním roce. Jak říkám, ani v minulém školním roce to nestačilo.